To, co já říkám, je, že dneska máme dva systémy povolování a chci jenom jeden. A podotýkám, že pokud stavební úřady povolují ten billboard, to reklamní zařízení, pak samozřejmě v naprosté většině případů stavební úřady vyzývají dopravní úřad a Policii ČR, aby se k tomu vyjádřila. A velmi vážně, a to mohu také doložit, bere vždycky názor policie.

Vážený pane místopředsedo, jenom bych chtěl opravit to, co tady bylo řečeno. Za prvé jsem se vyjadřoval k odstraňování billboardů na silnicích první třídy a dálnic a tam jsem jednoznačně pro to, aby zmizely. Co se týče povolování billboardů, které jsou v obcích, ty jsou na zastupitelstvu a na, jak jste říkal, stavebních úřadech, tam je to jednoznačné. Jediná připomínka k vašemu pozměňovacímu návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího, byla opravdu, že mně nepřijde, že to je šťastné řešení. A už to nespojuji vůbec s billboardy, protože to vymezení ochranného pásma a dalších věcí není záležitostí jenom silničně správních úřadů nebo jenom billboardů, ale v podstatě veškerých staveb kolem komunikací. A myslím si, že by si to zasloužilo trochu promyšlenější věc než tento pozměňovací návrh, který podle mého názoru i hraničí s přílepkem, ale to tady nechci prostě rozebírat. Jenom zopakuji to, co jsem říkal. Prostě tady je názor, právo to tady takovýmto způsobem řešit a já jsem na otázku novinářů, co na to říkám, prostě odpověděl. Děkuji vám, pane ministře.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře.

Tím se prodloužil proces certifikace a uvedení nových výrobků na trh.

Jedním z důvodů jsou požadavky na stále novější laboratorní vybavení a nové prostory a požadavky na zajištění odborných posudků lékařů specialistů.

Děkuji. A teď nejlepší nakonec. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana Jana Chvojku ve věci ukvapené přípravy vládní legislativy. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, nedávno jsem se na internetu dočetla následující.